Ptám se, zda má někdo z poslanců návrh na změnu schváleného programu 24. schůze? Nikoho takového nevidím. Tak vás ještě seznámím s omluvami, které mezitím přišly.